79.

Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Děkuji, pane ministře.

Otevírám obecnou rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Procházka. Máte slovo. Ano, děkuji. Končím obecnou rozpravu. Organizační výbor navrhl předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh?

Tento návrh byl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru a lhůta k projednání byla zkrácena na 50 dnů, a tento bod končím.